Na druhou stranu je také potřeba říct, že u Rozhlasu, který je trochu ve stínu České televize, je potřeba sledovat dění a činnost generálního ředitele Petra Duhana, kde nebudu tajit, že jsem občas kritický a dění sleduji velmi bedlivě. Když dám příklad, tak letos v březnu došlo k nenadálému odvolání náměstka sekce správy a provozu za zatím nevyjasněných důvodů. Jak jsem řekl, toto je zpráva z roku 2013, takže asi nemá smysl se teď více pouštět do hloubky. A teď informace k jednání volebního výboru, který svým usnesením č. 60 doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2013 podle sněmovního tisku 284. Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. V tom případě otevírám rozpravu podrobnou. Táži se, kdo se do ní hlásí. Takže já se formálně do té podrobné rozpravy hlásím a navrhuji ještě jednou usnesení v tomto znění: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2013 podle sněmovního tisku 284.

Chcete si vzít závěrečné slovo, pane zpravodaji. Není tomu tak.

Kdo je proti návrhu usnesení?

Končím projednávání tohoto bodu. Otevírám další bod.